Ano, rozumím.

Takže myslím si, že je správné o tom debatovat.

Nicméně vracím se k tomu, co tady řekli i mnozí kolegové. Pokud se zhorší ekonomická situace například z vnějších příčin, tak přece zcela logicky na to zareagují naše komerční banky. Ony mají obchodní rizika.

To si řekněme. To není žádná charita.

A pak si myslím, že by to bylo správné. Ta debata bude bezesporu pokračovat.

Pěkný podvečer.

Proto směřoval k tomu ten dotaz, jestli se dneska ty banky tím řídí.

Je nějaká realita. Ale potom je otázka, jak se to jeví navenek. Už dneska to banky nějakým způsobem limitují. Ale teď je otázka, jak to bude navenek.

Děkuji.

Ale máme vždycky čas od času nějakou banku, zejména z těch větších hráčů, která je prostě jisté období neplní, máme jisté parametry, které se neplní. Čili není to žádné stoprocentní plnění. Prostě je to víceméně plněno.

Takže není důvod se domnívat, že by to lidé měli brát jako nějaké zpřísnění oproti současnému stavu. Já myslím, že to asi v tuto chvíli stačí. Děkuji. Než dám slovo panu poslanci, přečtu jednu omluvu.

Pokud nebude klid, nebudeme pokračovat. Já vím, že udržet pozornost kolem 19. hodiny je vždycky velice složité, ale přece jenom vydržme to ještě ty čtyři minuty. Prosím. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, prosím o pochopení.

Děkuji.